Naše působení bylo zaměřeno do tří oblastí. Rekonstrukci a obnovu jsme realizovali především během pětiletého působení Provinčního rekonstrukčního týmu, který ukončil činnost v lednu 2013.

K podpoře nasazených mezinárodních sil Česká republika přispěla jednotkou chemické a biologické ochrany, příslušníky polního chirurgického týmu a prostřednictvím řídících letového provozu na mezinárodním letišti v Kábulu. Významné bylo působení strážní roty na letecké základně Bagrám a podobně jako v předchozích letech pokračovala ochrana osob a majetku zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu. Nyní stručně k dalším operacím.

Činnost našich vojáků na Sinaji si vysloužila značné uznání ze strany vedení mise i partnerů. Působení v této misi bylo pro Českou republiku finančně příznivé, protože ze strany MFO nám bylo refundováno 88,6 % finančních nákladů. Zapojili jsme se do protipirátského úsilí vysláním jednotlivců do velitelství unijní operace ATALANTA ve Velké Británii. Dále pak od dubna 2013 působí nově česká vojenská jednotka ve výcvikové misi Evropské unie v Mali, kde plní úkoly spojené s ochranou velitelství operace a částečně se podílí na výcviku malijských ozbrojených sil. I tam jsme si vysloužili uznání spojenců, především pak Francie, která je vedoucí zemí této operace.

Působení bylo v plném rozsahu hrazeno z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany. Závěrem si dovolím říci, že působení v zahraničních operacích má významný přínos pro udržení a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti a je projevem odpovědnosti České republiky jako člena mezinárodního společenství. Čeští vojáci jsou tradičně velmi pozitivně hodnoceni našimi spojenci i lokálním obyvatelstvem. Zkušenosti získané v operacích jsou pak využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku sil a významně se promítají do přípravy nových jednotek vysílaných do zahraničních operací. Chci tak říci, že jejich působení v misích i geograficky vzdálenějších má přímý kladný dopad na naši bezpečnost. Dovolte mi závěrem, abych všem našim vojákům za jejich misijní angažmá v roce 2013 velice poděkoval.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; 3. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Janu Černochovou. Prosím o vaše vystoupení v obecné rozpravě. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vojáci ozbrojených sil České republiky a dalších složek slouží již téměř 25 let v zahraničních operacích, a podporují tak zájmy naší země.

Cyklicky zde schvalujeme i informace o jejich působení, tak jako je tomu dneska.

Před několika dny jsme si připomínali vznik Československa. Služba vojáků v zahraničí dnes přispívá k šíření dobrého jména České republiky a ke zvyšování bezpečnosti nás všech. Jsem přesvědčena podobně jako někteří kolegové z výboru pro obranu, že bychom měli využít příležitosti, kdy zde jednáme o této informaci, a vyjádřit svůj vděk našim vojákům za jejich službu v zahraničních misích. Proto předesílám, že v podrobné rozpravě navrhnu Poslanecké sněmovně schválit usnesení v tomto duchu. Děkuji paní poslankyni Černochové za její vystoupení. Ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Bývalo zvykem, že při projednávání misí a hodnocení nasazení sil a prostředků rezortu v zahraničních operacích výbor pro obranu ve svém usnesení poděkoval vojákům. Počkám, s čím přijde kolegyně v podrobné rozpravě, a určitě budu pro, pokud to bude v intencích toho návrhu, který mám připravený také.